Děkuji, paní zpravodajko. Přerušuji projednávání tohoto bodu. Bod jsme přerušili před zahájením obecné rozpravy.

Mezitím vás seznámím s omluvou.

Zahájíme projednávání pevně zařazených bodů tak, jak bylo stanoveno.